Konstatuji, že tento bod jsme přerušili v obecné rozpravě. S přednostním právem eviduji do obecné rozpravy přihlášku pana poslance Laudáta. Prosím, aby se připravil pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já budu pokračovat v tomto bodě ve své jízdě. Nechci paralyzovat jednání Sněmovny, tudíž dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do doby, než bude k jeho projednávání přítomen pan ministr zemědělství a zejména pan premiér. Při projednávání v prvním čtení jsme tady požadovali po panu premiérovi, aby jednal s Ekumenickou radou církví, zeptal se jich na jejich názor a zda je nutné lhůty prodlužovat, anebo že tam bude vzájemná džentlmenská dohoda. Jelikož tuto odpověď neslyšíme, tak proto vznáším tento procedurální návrh.

Děkuji. Vzhledem k tomu, že to je procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Prosím všechny, odhlásím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartičkami.

Hlasování končím a konstatuji, že tento návrh byl zamítnut. Pan poslanec Laudát s přednostním právem.